V pořádku, já nijak neprotestuji. Použijeme standardní mechanismy. Já jsem tak učinil.

To je také možný návrh. Budeme hlasovat o vrácení návrhu zákona do druhého čtení.

Kdo je proti?

Nyní tedy otevírám druhé čtení tohoto návrhu a opět tedy otevírám obecnou rozpravu. Podívám se, zdali se někdo hlásí do obecné rozpravy.

Otevírám podrobnou rozpravu. do podrobné rozpravy se hlásí pan poslanec Janulík se hlásil? Ano. Pane poslanče, máte slovo.

Děkuji.

Teď jsem tomu moc dobře nerozuměl.

Pane poslanče, prosím. Slovo má pan poslanec Skopeček. Děkuji pěkně.